Měla ho v plánu totiž již minulá koalice, ale pokud si dobře vzpomínám, připomínali ho pouze lidovci.

Všechny veskrze pozitivní věty o přípravě budoucích učitelů a zkvalitnění výchovněvzdělávacího procesu zůstanou na vodě, pokud nedojde k razantnímu navýšení peněz vysokým školám se zvláštním důrazem k pedagogickým fakultám a dalším fakultám připravujícím budoucí učitele. Premiér na plakátech slibuje 45 tisíc učitelům na základních a středních školách, což je jistě dobře, ale o vysokoškolských učitelích nikde ani zmínka, nikde ani řeči, a to je s prominutím trochu na hlavu. Pokud chceme prosazovat ve školství moderní trendy, určitě je zdůrazňujme také více ve spojení s otázkou digitalizace. Důraz si rozhodně zaslouží také protidrogová problematika. A nechcemeli, aby demokracie časem zůstala jen na papíře, také občanské vzdělávání a další důležité gramotnosti, zvláště finanční.

Na závěr úplně z jiného soudku, totiž dopravního.

Dopravní infrastruktura není zrovna naší chloubou, spíše ostudou.

Budu hlasovat proti druhé vládě Andreje Babiše. Zároveň jsem jako opoziční poslanec připraven podpořit všechno to, co bude dobré pro občany naší země, a očekávám alespoň solidní vstřícnost k opozičním návrhům. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslela jsem si, že dnes nebudu vystupovat, ale musím.

Je to naprosto věcný problém, který s politikou nemá absolutně nic společného. A kdybyste včera umožnili, aby se začal projednávat daňový balíček roku 2019, kde napravujeme to, co bývalá Poslanecká sněmovna protiprávně proti evropské směrnici o DPH přijala, tak byste se toto vysvětlení dozvěděli. Takže vám ho řeknu teď.

Takže dnes máme v zákoně o DPH ustanovení, které je v rozporu se směrnicí.

Takže hledáme cestu, narovnáváme to, není to politický problém. Řeknu vám, že stejný problém má Český rozhlas. Tam jsem s nimi jednala úplně stejně a zástupci Českého rozhlasu to pochopili a dále to nerozporují, protože chápou, že nemohou chtít něco, co prostě nejde. Celý život se chovám po právu a pan ředitel České televize ví, a já jsem mu to řekla a určitě to potvrdí, že se prostě transparentně budeme chovat dál a tento věcný problém vydefinování úplaty prostě napravíme. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní ministryni. Mám tady pět žádostí o faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Požádám o vystoupení pana poslance Výborného a připraví se pan poslanec Čižinský. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Je to přesně tak, jak říkal kolega. Já můžu ta čísla říct úplně přesně. Slovy pana premiéra makať nechce hnutí ANO.

Kdybyste hlasovali pro, tak ty věci, o kterých tady paní ministryně hovořila, a já bych poprosil, aby nemátla veřejnost a neříkala, že kvůli opozici to nebylo projednáno. Není to pravda. Jednoduché. Prosím, máte slovo, dvě minuty. Jenom stručně. A Český rozhlas tím zdůvodňuje propouštění zaměstnanců, které je pro mne nepřijatelné.